Já jsem si tak jako moji kolegové taktéž velmi podrobně četl programové prohlášení vlády a musím říct, že k němu mám řadu výhrad.

Než se dostanu k problematice a chtěl bych říci, že opravdu se budu věnovat jen té problematice, které doufám, že rozumím, protože se chci věnovat problematice vnitřní bezpečnosti, kde jsem po 35 let působil tak ještě se přece jen vrátím k rezignaci pana policejního prezidenta, ale trošku jinak. Nebudu tady rozebírat to, kdo s kým mluvil, kdy s kým mluvil, co komu řekl, ale jenom chci říci jednu poznámku. Je tady zákon o služebním poměru a zákon o služebním poměru říká, že všichni ředitelé bezpečnostních sborů jsou ustanoveni na dobu pěti let. Ten zákon to říká schválně, aby se při každé politické změně neměnili ředitelé bezpečnostních sborů, a já si myslím, že to je dobře. Na druhou stranu naprosto chápu pana policejního prezidenta, že rezignoval, protože nemít podporu vlastního ministra je špatně jak pro policejního prezidenta, tak samozřejmě pro sbor, který řídí.

Takže myslím si, že to je škoda, především pro policii, že takový člověk odchází, protože on opravdu pro policii žil, a je to škoda i pro občany této země a špatný signál do budoucna.

Co mně tam chybí?

On říká, že nejvyšší prioritu, a je tomu určitě tak, mají hodnoty, lidské hodnoty a lidské potřeby, které jsou ty základní. Mezi ně řadíme jídlo, pití, ale i mít kde spát a podobně, a tou druhou největší prioritou je bezpečnost. Bezpečnost, jak všichni víme, se skládá ze dvou částí, a to z části vnitřní bezpečnosti a vnější bezpečnosti. Velmi musím pochválit vládu, že v otázce obrany dala celkem jasná pravidla, jak se obrana bude dál vyvíjet. Hovoří o tom, jak to bude probíhat. Bohužel, v oblasti vnitřní bezpečnosti nic takového nenajdeme.

Doufám, že tomu tak není, že se pletu, že to je jen opomenutí do programového prohlášení vlády, ale to konečně uvidíme při sestavování rozpočtu.